Děkuji za pozornost.

Pokud se do rozpravy nikdo...

Ale my jsme o tom vedli debatu na zemědělském výboru, předpokládám, že stanovisko pana ministra se nezměnilo v tom smyslu, že bude to možné za určitých podmínek v souladu s doporučením odborné veřejnosti. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Jsem si vědom toho, že ti, kteří hospodaří jakoby na vedlejší pracovní poměr, že chodí pracovat někam jinam a přivydělávají si nějakými hektary, tak pro ty by to bylo velice složité.

Děkuji za pozornost.

Dobře, děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Procedura bude poměrně jednoduchá. Za prvé budeme hlasovat pozměňovací návrhy A1 až A5, en bloc jedním hlasováním. Za druhé pozměňovací návrhy B1. A potom o zákonu jako celku. Má někdo výhradu k proceduře?

Ptám se, kdo je pro schválení procedury navržené zpravodajem?

Procedura byla schválena.

Kolega Bartošek. Už to funguje? Pan kolega Bartošek hlásí, že se nemohl přihlásit.

Jsou přihlášeni k hlasovacímu zařízení? Je tomu tak. Děkuji, pane předsedající. Jedná se o účinnost zákona a o změnu zákona o Státním pozemkovém úřadu, meliorace, budování a nejenom údržba. Stanovisko? Pan ministr? Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.